Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo s radom, ali prije toga vidim da se javlja kolega Petrov, izvolite. Poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime Kluba MOST-a nezavisnih lista vezano za glasovanje o povjerenju potpredsjednicima ove Vlade i ministrima. Današnji dan u Saboru pokušava se predstaviti kao epilog priče o aferama koja mjesecima trese Vladu, a to neće ić, to jednostavno nije niti korektno prema građanima, niti prema nama. Ono što je jasno, jasno je da Vlada RH je zadnje 2.g. doslovno bila paravan za radnje ljudi u toj Vladi koje nisu bile niti malo časne. Osim toga izmjenjivale su se sumanutom brzinom, tako da mislim ni mi, a kamoli građani nisu uspjeli popratit sve ono i sve te afere koje su se događale u Vladi. Danas se očekuje od nas da mi jednostavno prihvatimo da je to to, da je to kraj tih afera, da će samo Vlada nastaviti raditi dalje. Pa mislim da treba se pokazati barem zrno pristojnosti i ne sudjelovati u ovome. Mi ćemo vam prepustiti svjetla pozornice, odigrajte svoju predstavu do kraja, neka zauvijek ostane upamćeno tko je sudjelovao u sramoti, tko je sudjelovao u srozavanju ugleda Sabora i ne mi se nećemo složiti sa davanjem povjerenja novim ministrima i potpredsjednicima i jedina dobra vijest koja nas može zateći iz Vlade je ostavka samog predsjednika Vlade odnosno ostavka cijele Vlade. Tražim stanku. Stanka će biti odobrena, no prije toga imamo još kolega i kolegica koje se javljaju. Poštovani predsjedniče Sabora, tražimo stanku da još jednom upozorimo da ovdje nije riječ o rekonstrukciji Vlade već o skrivanju kriminala, skrivanju mnogih, Kuščevića i Marića, Plenkovićevih bliskih suradnika koji sada ostaju u Vladi ili blizu Vlade. Dva dana nažalost slušamo predsjednika Vlade kako govori o uspjesima, rezultatima rada Vlade, no onda se postavlja pitanje zašto, zbog čega su toliki silni ministri morali otići? A morali su otići zbog pogodovanja, zbog prenamijene zemljišta, zbog namještanja natječaja, zbog skupocjenih vila, zbog Mercedesa, zbog bogaćenja, dok narod ove zemlje kopa po kontejnerima, dok umirovljenici žive sve teže i dok svakog dana autobusi mladih ljudi iseljavaju iz Hrvatske. U isto vrijeme predsjednik Vlade govori da to nije korupcija već da je percepcija i da su to tehnički problemi. Pa time indirektno zapravo i štiti korupciju, a kako i ne bi kada je sam prvi bio umiješan u jednu od najvećih korupcijskih afera u povijesti, a to je afera Borg. Čemu dvostruki kriteriji s jedne strane za ministre, a čemu kriteriji dvostruki za samog predsjednika Vlade? Svima u Hrvatskoj je jasno, svim građanima, vama, svim zastupnicima zašto su morali otići ministri. Otišli su zbog korupcije i nažalost ova je Vlada koruptivna, korupcijska hobotnica koja proždire Hrvatsku. Za interes građana najpravednije bi bilo da se raspišu novi izbori i da se povjerenje vrati upravo građanima i zato ću danas podsjetiti zastupnike vladajuće većine tko god štiti i sakriva kriminal također po hrvatskim zakonima sudjeluje u kriminalnim radnjama. Vrijeme je isteklo, hvala vam. Idemo dalje, zastupnica, poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Kao što ste uvodno rekli sjednica redovita je završila 12. srpnja, zadnja točka koja je bila gdje su se biralo novi odnos u Državnom izbornom povjerenstvu gdje je HDZ ima 4 člana, a oporba ima 2. Ja sam bila uvjerena kad ste si već tako složili da ćemo zajedno s predsjedničkim izborima imati i parlamentarne izbore, pa sam rekla okej složili su se, uvijek moramo biti korak bolji i korak jači. No očito te parlamentarne izbore nećemo imati tako skoro. Premijer je inače najavio osvježenje i kad je najavio osvježenje Vlade to koda se bavi vremenskom prognozom, pa evo sad imamo vruće dane, pa ćemo imati osvježenje, pa ćemo iza toga imati nešto drugo, zapravo apsolutno neozbiljno. U Hrvata ima nekoliko poslovnica, jedna poslovica treća sreća, druga vam je kaže treći put Bog pomaže, a ima onih koji kažu da sve loše stvari moraju se odviti i treći put, pa mi odnosno vi ćete si danas izglasati i treću Vladu nakon prve loše, nakon druge loše Plenkovićeve Vlade, danas ćete si izglasati i treću lošu Plenkovićevu Vladu. I poruka je prestanite mrcvarite sebe, prestanite mrcvariti nas, prestanite mrcvariti ovu jadnu državu, ove jadne građane. Jedino što bi bilo pristojno bi bilo raspisati izbore. Danas ćete opet odraditi jedan igrokaz u kojem igrokazu će biti izabrani ministri i to ovaj put imamo teritorijalnu podjelu, da ne bi koji dio Hrvatske bio zakinut, pa onda malo Slavonije, malo Dalmacije, a o tome koliko ministri znaju o resoru i ovako i onako nije važno i ovako i onako je preživljavanje i ovako i onako je jedino što je važno našem aktualnom premijeru Plenkoviću da preživi i da odradi predsjedanje [[Upadica: Hvala vam.]] od 1. 1. do 1. srpnja. Stanka će biti odobrena. Izvolite.

I premijer Plenković ne spašava Vladu nego spašava u prvom redu sebe, a onda nakon toga HDZ, a građani što im bude, kako im bude. Jer ministri koji su smijenjeni mogu krast, mogu muljat, mogu lagat, ali ne smije to biti praćeno lošom percepcijom građana. I ovaj HDZ nije po ničemu drugačiji od Sanaderovog HDZ-a i to se vidi svaki dan. To građani vide i vrijeme je da se ide na izbore. Tko god je od ovih danas kandidata prihvatio poziciju ministra, to je pozicija kojoj je narod lijepo rekao bela figura, oni će biti samo statisti, a neće napraviti ništa. Jedna od tih bela figura je i ministar Pavić koji je smijenjen da bi bio unaprijeđen, čovjek koji je uspio protiv sebe dobiti 740.000 potpisa, čovjek koji je uništio mirovinski sustav, sada na njegovo mjesto stavljate drugog čovjeka koji je to radio u komplotu zajedno s njim. I tko god danas bude digao ruku za ovu Vladu neka mu bude jasno da će svoj vlastiti interes, interes da ostane u saboru još godinu dana, da prima plaću staviti iznad interesa građana RH.

Zahvaljujem. U ime Kluba nezavisnih zastupnika tražim stanku od 10 minuta kako bih upozorio javnost na ovu izvanrednu situaciju koja nije samo izvanredna po datumu i načinu sazivanja ove sjednice, nego je izvanredna po samoj naravi i prirodi ove Vlade. Naime, ova Vlada je izvanredna, ali na jedan način apsurda, ona je u neprestanom nastajanju i nestajanju, kad nastane ova Vlada kreće njezino nestajanje. Apsurd ove Vlade dolazi do izražaja i u netom spomenuto ministru Paviću koji je već ostvario ideal onoga što je jedan zastupnik europarlamenta rekao Kolakušić, a to je da želi biti ministar što više ministarstava. Tako da i on sad ispada u odnosu na vaše realizirane ambicije kao jedan šegrt u nestajanju. Zbog ove izvanredne situacije i zbog toga što se mi glasovanjem dokazujemo jesmo li za Vladu u nastajanju i nestajanju pozivam sve zastupnike, ne da nestanu iz sabornice jer na taj način pokazuju nemoć pred sadašnjom Vladom, nego da uđu u sabornicu i da glasuju protiv nje. Izvolite. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom izložili argumente i raspravili argumente zbog kojih dolazi do rekonstrukcije Vlade. No, prije toga želio bih reći da nije smiješno, da je bilo tragično da ovdje u sabornici ovoj Vladi i HDZ-u dociraju političari i osobe koje su ili pravomoćno presuđene zbog krađe, na kojima je leđima na 10-tine predmeta gdje su utvrđeni u sukobu interesa, da nam docira stranka koja je nosila vladu u kojoj je svakome ministru utvrđen sukob interesa. I to docira u Vladi čiji članovi ne da nisu optuženi za kriminal, nego nisu niti osumnjičeni, nego nisu ni utvrđeni u sukobu interesa. Dakle, o tome nam govore oni koji su i pravomoćno osuđeni od strane hrvatskog pravosuđa i oni čiji su bliži članovi obitelji oštetili državni proračun za milione kuna i oni koji su kao čelnici ministarstva ili kao predsjednici parlamentarnih stranaka na 10-tine puta utvrđeni u sukobu interesa. To prebacuju najuspješnijoj Vladi od '90. do danas. Vladi koja je preokrenula sve makroekonomske pokazatelje u Hrvatskoj, Vladi za čijeg je mandata povećana plaća, prosječna plaća za 100 EUR-a, Vladi koja je podigla minimalnu plaću za 25%, Vlada koja je prvi put uspjela upravljati financijama na način da, javnim financijama na način da je proračun u suficit, Vladi koja je pokrenula brojne reforme i Vladi koja je do sad najuspjelija. Zato čestitam gospodine predsjedniče Vlade na dosadašnjim uspjesima i siguran sam da će ova rekonstrukcija Vlade još napraviti [[Upadica: Zahvaljujem.]] korak dalje u uspješnosti Vlade. Dobro, naravno moram odobriti stanku, nastavljamo u 17,35 kada ćemo glasovati o svim onim točkama koje su prošle kroz saborske odbore. Hvala vam.

13.-tu izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora sazvao sam na zahtjev Vlade, a temeljem članaka 220. i 221. Prijedlog dnevnog reda dostavljen vam je elektroničkim putem. Poslovnika, pisanih prigovora na prijedlog dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da su sve predložene točke uvrštene u dnevni red 13.-te izvanredne sjednice. Sukladno članku 228., stavku 1. Poslovnika, sada bih trebao objaviti utvrđeni dnevni red na odgovarajući način, no predlažem da ga ne čitam u cijelosti, nego da mi dopustite da objavim da je utvrđen dnevni red onako kako sam ga predložio u prijedlogu dnevnog reda.

Dakle povrijeđen je čl. 119. koji kaže da o kandidatu za ministra glasuje na sjednici Sabora. Prema tome, nije potrebno čekati nikakvo glasovanje na sjednici odbora za rad i mirovinski sustav. Hvala. Nisam rekao da je potrebno čekati glasovanje jer je potrebno je sačekati da završi rasprava. da. Mora završiti sjednica, tako da vas molim da shvatite da moramo poštovani i Poslovnik i postojeću praksu. Dame i gospodo, iskazivanjem povjerenja stekli su se uvjeti za davanje prisege novih ministara u Vladi RH. Sukladno čl. 120. Poslovnika HS-a i čl. 5. Zakona o Vladi RH, prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačne članove Vlade, a članovi Vlade daju prisegu tako što ustaju i izgovaraju prisežem. Tekst prisege glasi: „Prisežem da ću dužnost člana Vlada savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredat te se zalagati za svekoliki napredak RH. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

Hvala vam i čestitam. … [[Pljesak.]] Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Prisežem. Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednici Vlade, poštovane ministrice i poštovani ministri, čestitam vam na iskazanom povjerenju i danoj prisezi. Želim vam da uspješno obavljate časne i odgovorne dužnosti potpredsjednika, ministrica odnosno ministara u Vladi RH. Ne možemo još uvijek zaključiti 13. izvanrednu sjednicu, dakle sačekat ćemo da završi s radom Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, a odmah nakon ovog glasovanja, održat će se sjednica Odbora za Ustav. Dakle, odmah sada, sjednica za Ustav. Kolega Reiner, recite samo gdje, u kojoj prostoriji? U istoj gdje se uvijek održavaju sjednice odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Pa se onda vidimo, izvijestiti ćemo vas 15 minuta nakon što završi sjednica matičnog odbora.